Procedura byla přečtena.

Je to takto? Pane poslanče?

Můžeme hlasovat o legislativně technických úpravách poslance Vymazala.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat. Teď můžeme hlasovat podle procedury. Další návrhy legislativně technických úprav nebyly načteny, takže přejdeme k bodu 2.

Upravuje to technické konopí versus léčebné konopí a hranici technického do 1 %. Stanovisko zdravotního výboru je doporučující. Stanovisko ministra?

Stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko ministra?

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 a B2 společně.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.

Je to ten rozdíl mezi tím pěstováním a výrobou.

Návrh byl přijat. Dále máme opět můj pozměňovací návrh, B6 a B23 společně.